Takže z našeho pohledu je to vítaná změna a poslanci SPD budou samozřejmě hlasovat pro změnu dosavadního systému, abychom pomohli malým živnostníkům. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych nejprve formou jakoby faktické poznámky zareagoval na svého předřečníka a potom vám sdělil to, co jsem měl na srdci, když jsem se hlásil do rozpravy.

Protože pokud ji zavedeme povinně pro všechny, v podstatě zavedeme povinnou minimální daň i pro ty, kteří v daném roce žádného příjmu nedosáhli.

A snižuje to administrativu. Zavést to jako povinný institut, s tím bych měl opravdu problém.

Buď zvyšováním restrikce, administrativy a neúnosně nákladné kontroly a neúnosně nákladné kontroly a ten výsledek je, že se nám ta šedá ekonomika přesune do černé ekonomiky. Anebo s ní můžeme bojovat tak, že snižujeme administrativu a zjednodušujeme odvody, a pak se nám ta šedá ekonomika přesouvá do legální ekonomiky.

Děkuju. Omlouvám se a děkuji za pochopení.

Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Jiří Dolejš. Krásné dopoledne, milé kolegyně, kolegové.

A řekněme si rovnou, že tady vznikly tábory, jeden vládní, který loajálně a neústupně hájil původní projekt, a pak tábor těch, kteří chtěli věci zablokovat, když se nepodařilo, tak zrušit. A měli to dokonce i ve svých volebních programech. Je po volbách, je situace nová a řekněme si, jak se v této věci zachovat řekněme pragmaticky.